Děkuji, paní poslankyně.

Vaše dvě minuty, pane poslanče.

Pravděpodobně chce znát vaši odpověď. Co se stane? Jste přerušeni.

Když se podívá člověk do zahraničí, pravděpodobně je dotázán, on něco řekne a lid, který to poslouchá, si udělá názor.

Tak takovou televizi já nechci! Ještě jednou, toto není veřejnoprávní televize, která má informovat.

Vy budete spokojeni. No nebudete, protože vy nás potřebujete. Vy potřebujete ta naše ústa, ale chcete říct vlastní názor.

Pan poslanec Foldyna nyní se svou faktickou. Promiňte, že se vracím a nereagoval jsem bezprostředně na pana předsedu Jakoba. Já jsem nad tím přemýšlel, co tady řekl.

Ale je to otázka toho, jak vy k tomu přistupujete.

Děkuji.

Děkuji.

Děkuji. Prosím. Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, já bych si také dovolila zareagovat na pana Jakoba. Chtěla bych se ho zeptat, když tady přišel s tímto návrhem, proč ho nepředložil například včera, když jsme schvalovali program schůze, a proč to nebylo tedy zařazeno a schváleno například včera? Nic takového jsem z vaší strany nezaregistrovala. Děkuji. Prosím.

Já jsem měl doteď za to, že to byla spíš jakoby bohulibá činnost, že skutečně nechcete tady ty dvě zprávy o činnosti České televize držet jako pojistku proto, že kdyby neprošel tento zákon, že odvoláte celou Radu České televize tím, že se neschválí na plénu většinou vládní koalice ty dvě zprávy. Já jsem měl za to, že prostě když to udělat nechcete, že tu pojistku jako takovou tady mít nebudete.

Protože to tak bohužel nedopadlo, tak to podezření se neustále prohlubuje, tedy hlavně u mě. Mám potom skutečně i další otázky, které budu klást možná i v průběhu faktických poznámek, anebo potom ve svém projevu, kdy budu obhajovat své pozměňovací návrhy. Děkuji. Nyní s faktickou paní předsedkyně. Připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Děkuji.

Děkuji za slovo. Já bych chtěla zareagovat, vaším prostřednictvím, především na vystoupení pana kolegy poslance Juchelky.

Ale to vůbec není pravda. Stalo se jenom to, že v mediálním výboru, a ještě ne jednoznačně, nebyly ty zprávy doporučeny ke schválení. Ale to vůbec není žádný pokyn pro Poslaneckou sněmovnu, tím to vůbec nikdy nebylo řečeno. Tohleto stavět do protikladu je úplně špatně. Bylo to jenom to, že pan poslanec Jakob řekl jednoduše, abyste měli jistotu, že díky tomu, že Poslanecká sněmovna nerozhodne o tom, že by byli odvoláni všichni radní, tak bude jistota, že tedy tenhleten politický tlak, o kterém vy neustále mluvíte, by nějakým způsobem se měl vůbec realizovat.

Nikdy nebylo řečeno, že mediální výbor bude vyvíjet tlak na Poslaneckou sněmovnu, aby odvolala radu.